Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 91, přihlášeno 167 přítomných, pro 15, proti 119. Návrh byl zamítnut. Pokud se nemýlím, pane zpravodaji, bylo o všech návrzích hlasováno. Je tomu tak? Ano. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.